A to je mnohem cennější než ti, kteří mlčí a žádný názor jsme od nich nikdy neslyšeli. Chápete chápete chápete ... Tak jsem tak nostalgicky vzpomínal na těch zhruba deset hodin týdně, co on tady každý týden mluvil.

Určitě má.

Takže to je věc, se kterou naprosto souhlasíme a po které opakovaně voláme.